Přesto jsem proti elektronické evidenci tržeb. Jsem proti zásadně, zcela a důsledně. Proč? Ze dvou důvodů. Prvním důvodem je samotná elektronická evidence tržeb. Je to nástroj zcela nepatřičný. Elektronickou evidenci tržeb nepotřebujeme, protože stát má všechny prostředky pro efektivní výběr daní.

Elektronická evidence tržeb je mrhání veřejnými prostředky. Elektronická evidence tržeb je prostě škodlivá zbytečnost a pokus zavést ji považuji za státní zvůli. Můj druhý důvod, proč stojím proti elektronické evidenci tržeb, má širší společenský kontext. Elektronická evidence tržeb je totiž logickým pokračováním setrvalého tlaku socialisticky smýšlejících politiků, velkopodnikatelů a odborářských bossů proti malému podnikání. Zvláště v posledních dvou letech se začala naše společnost měnit k horšímu. Přibývá zákonů, ubývá prostoru pro svobodné rozhodování, stále více je vše evidováno, jsou shromažďována data. Stát chce od občanů vybírat stále více peněz a potom s těmi penězi velmi špatně hospodaří nebo si za ně politici kupují hlasy voličů. Stát přenáší stále více svou práci na podnikatele a živnostníky.

Přestože experiment sociálního státu ztroskotal, což již vyslovili i vrcholoví evropští politici, premiér České republiky stále tvrdí, že chce sociální stát zachovat, a proto prý musí vybírat stále více na daních. Dokonce vyhrožuje svým občanůmpodnikatelům, že pokud nepřistoupí na požadavky vlády, zvýší jim daně. Dnes je již pojem sociální stát jen zástěrkou pro budování nového socialismu.

Proto jsem proti elektronické evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb je zřejmým pokusem, jak omezit svobodu podnikání malých podnikatelů a živnostníků. Elektronická evidence tržeb je logickým pokračováním posilování moci státu. Ústava České republiky říká, že jsme liberálně demokratický stát. Zatím. Také proto jsem proti elektronické evidenci tržeb.

To je jedna část komentáře k tomuto dopisu. A mám ještě jeden dotaz na pana ministra, jestli mi může odpovědět. Při školení ke kontrolnímu hlášení DPH, pokud drobný podnikatel prodává, je to podnikatel v prodeji vína, dovozce a prodejce vína, pokud by prodal pár lahví tohoto vína fyzické osobě, tak musí identifikovat tuto fyzickou osobu, které toto víno prodal, a identifikátorem této fyzické osoby pro účely úřadů je jeho rodné číslo, rodné číslo toho člověka, který si toto víno koupí. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to pravda.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže já děkuji, že si tady to všechno vyjasníme. Byl to dotaz, který přišel ke mně skutečně ze školení, takže děkuji za to. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bezecného s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, máte slovo.